Ale ono to tam přinese i větší sounáležitost a pospojování společnosti a respektu ke státu. Protože už se bude hůř říkat, že něco vymysleli v Praze, že co zas odtud přišlo, co to je zase za pohromu. Ale ti státní úředníci v tom místě budou i určitými vyslanci státní moci.

Něco, co nesmírně potřebujeme.

A mluvíme o necelých pěti tisících pracovních míst, která by se z centra, v tomto případě z Prahy, přesouvala do regionů. Možná vám to přijde jako obrovské číslo, ale já vám řeknu jiné obrovské číslo. Denně do Prahy dojíždí 180 tisíc lidí. Dopravní zácpy, obrovský tlak na ceny nemovitostí, totálně přepálené nemovitosti, které si málokdo může dovolit.

A je hrozně těžké sehnat kvalitního zaměstnance do státní správy v Praze, protože ten trh je hrozně konkurenční.

Tento návrh tedy i s tímto předkládáme, aby to bohatství, které je dneska koncentrováno v centru a je to naprosto přirozené a vždycky to tak bude, že Praha bude tahounem, že centrum bude tahounem, že bude tím nejbohatším, že bude místem, kde se koncentruje vzdělanost, to nikdo nemůže napadat a je to zcela přirozené a normální.

Pomoci v tom, aby držela dohromady, aby regiony přes platy byly bohatší, ale zároveň aby tam lidé tlačili na kvalitnější vzdělávání, na kvalitnější služby, třeba i na kvalitnější kulturu, která tam může fungovat. Je to o tom, že když v centru, v Praze, ubude během příštích pěti let tak je navržena odložená účinnost tohoto zákona pět tisíc pracovních míst, tak Praha, troufnu si tvrdit, to ani nepozná.

A ta pozitiva, která to přinese do těch regionů, budou dlouhodobá a zásadní.

I pro Prahu je problém ta doprava, kterou způsobuje těch 180 tisíc dojíždějících. A jenom pět tisíc vyjíždějících, které navrhujeme tady, je prostě zlomkem, který není problém naplnit. Já si myslím, že během těch pěti let, kdy je navržena účinnost, je velká šance, že v těch regionech se ta pracovní místa zaplní právě z těch regionů, že to nebude nutit ke stěhování.

Takže prosím, zvažte to, jestli byste tento návrh podpořili. Myslím, že debata může být a bude ve výborech široká. Já jsem na ni připraven, těším se na ni. Ale myslím si, že je to skutečně velice důležitý zákon, který podpoří regiony, ale který podpoří vlastně celou Českou republiku. Děkuji za nebývalou pozornost a těším se i na vystoupení, která tady zazní, a hlavně na debaty na výborech. Mám tady tři faktické poznámky.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Autoři sledují v návrhu decentralizaci státní správy a pozitivní dopady na kraje, a to zejména ve vytvoření kvalifikovaných pracovních míst, jak již bylo zmíněno zástupcem předkladatelů. Návrh zákona se dotýká přibližně pěti tisíc zaměstnanců.

Pokud jde o státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, pak návrh zákona má přímý vliv na veřejné rozpočty. Zároveň v návrhu zákona jsou předjímány úspory, jako je výstavba nového administrativního komplexu, úspora na nájemném či úspory na platech, které nejsou reálně vyčísleny a opět by byly předmětem předpokládané spekulace v rámci diskuze v jednotlivých výborech. Na druhé straně, jak jsem již řekl, je to zajímavá myšlenka, je to cesta, která v některých evropských zemích je sledována a jistě by posílila jednotlivé kraje o velmi vzdělané lidi, kteří by zde našli uplatnění s celými rodinami a posílili místní komunitu.